Takže chtěla bych vás poprosit, že když tady něco říkáte, tak především si řekněte, jaké sliby jste dávali vy. Děkuji vám za pozornost.

Děkuju, paní předsedající. Vážená paní předsedkyně klubu ANO Schillerová, prostřednictvím paní předsedající, prosím, neimprovizujte takhle!

Jasně jsme se tam dohodli na tom, že budou dva procedurální návrhy a že je budeme hlasovat.

Děkuji a nyní vystoupí s přednostním právem pan předseda Tomio Okamura a připraví se pan předseda Marek Výborný.

Hnutí SPD podporuje zákon o střetu zájmů a podporujeme také zrušení EET. Daně se platit mají, proto my jsme tady prosazovali, a nakonec se to podařilo, paušální daň pro živnostníky. My máme tu ambici, aby se zvýšila hranice pro živnostníky pro vstup do paušální daně na 2 miliony korun, to byl náš původní návrh, teď je to do milionu.

Znovu říkám: daně se platit mají a my jako alternativu jsme prosazovali, prosadili a podporujeme paušální daň pro živnostníky.

Je to přesně tak.

Ano, to je vaše politika, nechcete podporovat invalidní spoluobčany.

Za splnění zákonných podmínek, samozřejmě, to znamená buď odpracované roky, nebo invalidita.